Tento materiál uvede místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a já ho poprosím, aby se ujal slova. Já vám děkuji za slovo, pane předsedající.

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu Státního fondu podpory investic uvažuje o poskytování podpor formou nízkoúročených úvěrů a dotací, případně s kombinací obou typů podpor. Podstatná část z nich je finančně kryta dotacemi ze státního rozpočtu, včetně nevyčerpaných nároků z minulých let a v případě podpor revitalizace území se starou zátěží pak i z rozpočtu Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy.

Dotace z Národního plánu obnovy o objemu 2,83 miliardy korun je určena na realizaci dotačního programu Revitalizace území se starou stavební zátěží.

V rozpočtu je počítáno zejména s poskytováním podpor krytých výše uvedenými dotacemi.

Tyto výdaje budou použity na program Panel 2013+, zateplování a případně na dofinancování programů na nájemní byty a na správu a výplatu úrokových dotací.

Děkuji. Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 317/1.

Děkuji za slovo.

Paní místopředsedkyně, prosím, máte slovo.

Moc děkuji za slovo.

A já spíš některým položkám, které tady jsou, moc nerozumím, protože ony jsou sice dány do rozpočtu, ale přesouvají se z roku na rok z takzvaně nespotřebovaných výdajů, a to ne tedy úplně v malé míře.